Dále je tu návrh pana poslance Kaňkovského, abychom zařadili nový bod s názvem Postoj vlády k problémům financování sociálních služeb. Nejprve tedy budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Bod jsme tedy pevně zařadili na středu 27. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které tu dnes zazněly, a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.